Těch 7 % z tohoto objemu tvoří tedy malí podnikatelé, živnostníci, stavební firmy a nejsou zde firmy výrobní, což představuje v absolutním vyjádření zhruba 6 až 7 mld. Kč.

Opět je to zhruba, není to, pane ministře, spočítáno naprosto exaktně.

Nabízejí se zde dvě otázky.

I když zde připouštím, že pan ministr zde představil některé kroky a nástroje, kterými, řekněme, bojuje s šedou ekonomikou, nicméně pořád je to pouze v jednotkách miliard.

To je krátký úvod k dané problematice. Já bych jenom velice stručně se ještě zmínil o zprávě Asociace podnikatelů a manažerů a pak ještě na dvou příkladech položil dvě krátké otázky.

To je jedna záležitost. Dále požadavek proporcionality je však také obecně kladen na každý právní předpis, který je nebo má být součástí českého právního řádu. Ačkoliv stát má ústavní oprávnění k výběru daní, článek 11 odst. 5 Listiny základních práv a svobod, musí při ukládání těchto povinností dbát na zachování základních práv a svobod, jak ukládá článek 4 odst. 1 Listiny. Zavedením zákona o elektronické evidenci tržeb bude tak zasaženo pravděpodobně do základního práva, a tudíž je zde vlastně postaven do střetu je zde do střetu postavena základní právo a svobody, jako je právní úprava, podrobována takzvanému testu proporcionality, jehož součástí je taktéž zkoumání potřebnosti, porovnání zkoumaného legislativního nástroje s jinými prostředky, jež umožňují dosáhnout stejného cíle. Asociace podnikatelů a manažerů zde vyjadřuje přesvědčení, a já jsem o tom přesvědčen taktéž, byť nejsem odborník v oblasti ekonomiky, že elektronická evidence tržeb v testu proporcionality nemůže obstát, neboť už nyní má stát k dispozici nástroje, za jejichž pomoci by dosáhl stejného cíle, tedy zlepšení výběru daní, včetně tedy DPH, a kterými není zasahováno do základních práv a svobod, resp. pokud ano, tak s podstatně menší intenzitou, a že tyto nástroje stát v současné době nevyužívá dostatečně efektivně. Stát současně deklaruje srovnání podmínek pro poctivé podnikatele, což by se mělo projevit v konečném důsledku narovnáním konkurenčního prostředí. Nicméně se zde nabízejí dvě otázky, zda je to skutečně pravda. Jeden příklad. Jsou dva pěstitelé zeleniny, kteří prodávají svoji produkci, jeden v kamenném obchodě na náměstí, vedeném podle příslušných předpisů jako maloobchod, bude muset vést samozřejmě EET. Druhý pěstitel je evidován jako soukromý zemědělec, prodává zeleninu na trhu či internetu, má živnostenský list na zprostředkovatelskou činnost a EET vést musí, nebo nemusí?

Moravský vinař evidovaný jako soukromý zemědělec prodávající svá vína takzvaně ze sklepa, EET mít nemusí otazník neboť nemá zaregistrovaný maloobchod. Jeho soused, rovněž vinař, soukromý zemědělec provozující denně vinotéku a zase mající živnost podle příslušných právních předpisů na maloobchod, už ovšem EET mít musí, nebo bude muset.

Z toho vyplývá, že v daném zákoně je opravdu řada otázek, které jsou naprosto pragmatické, a bylo by asi dobře je tedy upřesnit, protože to samozřejmě evokuje myšlenku, že EET může podnikatelské prostředí v některých případech deformovat, i když samozřejmě daně se platit mají a DPH tudíž taktéž. Poslední poznámka. Každopádně oceňuji věcnost vašeho příspěvku do diskuse. Děkuji, pane předsedající. Pokud bude možnost, tak rád ještě dopovím příště. Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Foldyna. Ten zde není, v tom případě budeme pokračovat dál v rozpravě. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, poslanci TOP 09 jsou adresáty mnoha dopisů drobných živnostníků, podnikatelů a také z nich bych vám některé zde mohla číst. Například jeden: Proč jsem proti elektronické evidenci tržeb? Protože je to socialismus v praxi. Měl bych řadu důvodů být pro zavedení elektronické evidence tržeb a mám jen dva důvody být proti. Nejprve proč bych mohl být pro. Jsem příznivcem moderních technologií, jsem pro férové podnikání, nemám rád jakékoli porušování zákonů, mám rád pořádek v účtech a přehled o chodu firmy.